Takže já bych chtěl vyzvat tato tři ministerstva, aby pokud možno spojila síly a dala dohromady systém, který skutečně bude funkčně tuto vodu a tuto vodní infrastrukturu chránit. Děkuji za dodržení času. Vracíme se do rozpravy, do které ale už není nikdo přihlášen.

Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Děkuji. Další přihlášená je paní poslankyně Ochodnická. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo.

Děkuji za slovo.

Děkuji, pane poslanče. Hlásí se ještě někdo do podrobné rozpravy? Nikoho nevidím, podrobnou rozpravu končím. Není tomu tak. Tím jsme vyčerpali druhé čtení tohoto tisku a já končím projednávání druhého čtení tohoto návrhu a bodu číslo 3.